Paní ministryně bude reagovat.

V tomhle jsem bezpochyby s panem poslancem zajedno a takto to v žádném případě probíhat nemá.

Máte slovo, pane poslanče. Děkuji za slovo.

A co bude Ministerstvo zdravotnictví dělat, pokud Ústavní soud uzná stížnost za oprávněnou? A jak ministerstvo kontroluje zdravotní pojišťovny a poskytovatele, na základě čeho a jak vybírají dodavatele zdravotnických prostředků?

Děkuji za pozornost. A nyní má slovo pan ministr zdravotnictví. Prosím, pane ministře. Děkuji, pane předsedající.

Máme tam skupinu léků a máme tam skupinu zdravotnických prostředků.

Už dneska jsou velké stížnosti na to, že to dlouho trvá, že ten proces je složitý a komplikovaný.

Každý rok jich 7 až 8 tisíc přibývá. Tohle je pro zdravotní pojišťovnu tužka, pro výrobce pero a pro zdravotnické zařízení psací náčiní.

Já netvrdím, že to není možné.

A stanovení úhrady je druhý, podobný problém.

Ale vůbec nebudu zastírat, že jsou na to hluboké rozporuplné názory, jakým způsobem to pojmout, jak se na to podívat.

Určitě není ideální. Děkuji, pane ministře. Pan poslanec nyní položí doplňující otázku. Děkuji za odpověď.

Takže to je jeden problém.